Není přítomen. Proti návrhu.

Proti návrhu. Pro návrh. Paní poslankyně Helena Válková. Proti návrhu. Pan poslanec Ladislav Velebný. Pan poslanec Vladislav Vilímec. Pan poslanec Pavel Volčík.

Proti návrhu. Pan poslanec Josef Vondrášek. Paní poslankyně Miloslava Vostrá. Zdržuje se. Pan poslanec Václav Votava. Proti návrhu. Pan poslanec Josef Vozdecký. Proti návrhu. Pan poslanec Vlastimil Vozka. Proti návrhu. Pan poslanec Rostislav Vyzula. Proti návrhu. Paní poslankyně Markéta Wernerová. Proti návrhu. Pan poslanec Josef Zahradníček. Zdržuje se. Pro návrh. Je omluven. Pan poslanec Jaroslav Zavadil. Proti návrhu. Paní poslankyně Kristýna Zelienková. Je omluvena. Tím skončilo hlasování. Zeptám se, zda všichni poslanci byli čteni, popřípadě zda jsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování. Není tomu tak. Zeptám se ověřovatelek. 15 minut.